Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka.

Omlouvám se, bylo to přesně v daný čas.

V tuto chvíli vidím, že k další faktické poznámce a k případné reakci se přihlásil pan poslanec Bohuslav Svoboda.

To prostě nejde. To jsou rozdílné skupiny. Pane poslanče, já vám děkuji za dodržení času při faktické poznámce. Než dorazí, dovolila bych si přečíst ještě jednu omluvu. Pane předsedo, máte slovo.

Za hnutí SPD říkám jasně, že neexistují podmínky pro to, abychom jednali ve zkráceném řízení.

Takže všechna tři čtení a řádné lhůty. To je podle našeho názoru ten správný postup.

Takže tady to nesplňuje ty podmínky.

Plošně samozřejmě. Tak to je první z několika nepřijatelných momentů v tom vašem návrhu zákona.

Samozřejmě pro nás je úplně nepřijatelné, aby ministerstva obrany a vnitra, navíc vlastně ministr obrany a ministr vnitra prostě dostávali pravomoce omezovat tyto ústavní práva a svobody. Takže to je další moment.

A samozřejmě tady je to o té demokracii, o té ústavní.

Není to pravda. Takže tady už vidíme další střet.